Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Karel Fiedler.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 752/4. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře. A vás, kolegyně a kolegové, opět žádám o ztišení, aby bylo rozumět, co pan ministr přednáší.